Zde je případ podobný. Pane předsedo, prosím máte slovo. Potvrzuji, že se nacházíme ve stejné fázi, tedy před druhým kolem této tajné volby. V prvním kole byli čtyři kandidáti, nebyl zvolen nikdo.

Prosím o přerušení také tohoto bodu. Ano, děkuji.